Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 28. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Schůzi svolala předsedkyně Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 106 poslanců.

Jan celý jednací den pracovní důvody.

Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 28. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Ano, děkuji. Nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 28. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen.

Kdo je proti?